Spory z neživotního pojištění totiž nespočívají pouze v posuzování platnosti smlouvy, jak je typické pro pojištění smrti či dožití, ale často v nich jde o zkoumání konkrétních okolností plnění z pojištění, tedy zda došlo k pojistné události, jaká je výše škody a jaká má být výše pojistného plnění. Nutnost znaleckých posudků povede k prodloužení délky sporů, což je v rozporu s povahou finančního arbitra jako místa pro rychlé a efektivní řešení spotřebitelských sporů.

Tedy stanovisko klubu STAN je nesouhlasné.

Tak vaším prostřednictvím bych chtěl poděkovat. Nejsem právník, takže bych chtěl panu kolegovi, vaším prostřednictvím, na některé z těch věcí odpovědět, abych některé ty věci a motivy případně vysvětlil.

To platí u všech případů, které se tam i doposud řeší.

To znamená, že v případě, že spotřebitel vyhraje, stejně bohužel nevyhnutelně skončí před soudem.

Jinými slovy, vlastně všechny ty případy to se netýká jenom tohoto rozšíření skončí a končí před soudem.

Je to úplně od začátku.

To je první poznámka. Druhá poznámka. Ano, já znám aktivitu a činnost ombudsmana ČAPu, nicméně my se tady bavíme o nějakém mimosoudním orgánu. A zase, já si vážím toho rozboru pana kolegy, ale touto optikou bychom mohli i v těch ostatních případech, které dneska řeší finanční arbitr, tak by je vlastně mohl řešit ombudsman jednotlivých bank, protože i jednotlivé banky mají svého ombudsmana. Ale finanční arbitr, stejně jako všechny ostatní mimosoudní orgány, které řeší ADR spory, tak tam je to postavené na principu nějaké nezávislosti a nezaujatosti, a to je ta přidaná hodnota.

Jenom připomenu, že tam byla celá řada případů, které se týkaly investičního životního pojištění a podobně, ale souvisí to také s tím, že ten úřad je podfinancován.

Pokud jsme se tady bavili o té délce já s vámi souhlasím, pane kolego tak znovu připomenu, že jsme tady bez mrknutí oka v posledních čtrnácti dnech stejně na dvou místech rozšířili ty oblasti, které řeší finanční arbitr, a nikdo z vás tady nevystoupil, že finančnímu arbitrovi už teď trvá to rozhodování docela dlouho.

Takže já souhlasím s vámi, že to trvá dlouho a že to potom neplní v tomhle úplně ten efekt toho mimosoudního řešení sporu.